64.

Upozorňuji ještě jednou, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já budu velmi stručný, abych nepotlačil smysl projednávání podle § 90. Za ochotu Sněmovny projednat tento zákon v tomto režimu velmi děkuji. Novela je prvním krokem k řešení dlouhodobě nekomfortního postavení Správy Národního parku České Švýcarsko oproti správám zbývajících národních parků, tedy Krkonošského národního praku, Národního parku Šumava a Národního parku Podyjí. Všechny ostatní správy národních parků mají odlišnou formu, jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem životního prostředí. Správa Národního parku České Švýcarsko tak nyní podléhá režimu nového zákona o státní službě a předkládaná novela má za cíl legislativně zajistit, aby formu správního úřadu pozbyla. Doposud byl do režimu státní služby převeden ředitel správy a sedm vedoucích pracovníků. Kdyby došlo k pokračování převodu pracovníků Správy Národního parku České Švýcarsko do státní služby, šlo by o dalších 12 služebních míst. Protože se naše novela dostala na pořad jednání Poslanecké sněmovny až nyní, došlo v mezidobí mezi podáním návrhu zákon a dnešním projednáváním k zahájení převodu vedoucích pracovníků do režimu služebního zákona tak, jak jsem před chvílí uvedl. Přesto má co nejrychlejší přijetí tohoto návrhu stále význam a zmírňuje finanční dopady zahájeného procesu. Vážené dámy a pánové. Děkuji proto za vaši ochotu a připravenost projednat návrh v režimu paragrafu 90 a děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Já navážu na pana kolegu předřečníka. Trošku to shrnu.

A ještě jedna věc. Tudíž bych doporučoval a přimlouval bych se za to, aby bylo použito režimu podle § 90. Děkuji za pozornost. A otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. A děkuji těm poslancům a nebudeme vetovat v tomto případě devadesátku, protože je to odraz práce tamhletoho ministra, co tam sedí. Kdyby se věnoval svému resortu tak, aby byl rychle aplikován zákon o státní službě, a tak dál, a tak dál. Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Nyní rozhodneme podle § 90, odstavec 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.